Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Paní a pánové, já jsem dobře poslouchal kolegu Bendu, ale pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura pravděpodobně pořádně nikdy nečetl náš návrh.

Takže v tomto ohledu já jenom podotýkám, že ten náš návrh byl kompatibilní, ústavně korektní, dokonce pocházející i z dílny těch nejlepších ústavních právníků z první republiky, odpovídal jak Ústavě České republiky, tak bývalé ústavě z roku 1920. Republiky československé. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Marek Benda pamatuje v této Sněmovně úplně všechno.

A Marek Benda si pamatuje i vznik vlád za účasti a s podporou přeběhlíků. To je pravda. Já jsem ty kolegy neznal Pohanka, Melčák, myslím, že to byli původně sociální demokraté. Ale to není podstatné. Stávající vládní koalice má zatím většinu, čili tato koalice nepotřebuje přeběhlíky.

To je problém vašeho poslaneckého klubu TOP 09.

Já děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Schwarzenberg. Prosím, vaše dvě minuty. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci.